Já si tady dovolím ocitovat jenom jeden příklad, kdy v lékárně byl dotaz na distributora. V říjnu jsme odebrali dva kusy a další nelze objednat. Potřebovali bychom navýšit na cca deset kusů za měsíc.